155. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví pan poslanec Jaroslav Krákora. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 508/9.

A nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh byl zde v Poslanecké sněmovně probírán již několikrát. Proto mi dovolte, abych k jeho uvedení pouze opětovně zdůraznil, že jeho cílem je posílení ochrany před škodami způsobenými návykovými látkami. Prioritní je v tomto ohledu zvýšení ochrany veřejného zdraví, zejména pokud jde o děti a mladistvé, ale zároveň zaměření na snížení dopadů škod působených návykovými látkami. Chtěl bych vás proto požádat, abyste při hlasování o pozměňovacích návrzích podpořili pouze ty, které mohou k dosažení těchto cílů přispět. K jednotlivým věcným okruhům pozměňovacích návrhů bych rád zmínil následující. Úplný zákaz kouření v restauracích, kavárnách, barech je jedním z nosných opatření předloženého návrhu.